Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl jenom doplnit kolegu poslance Juříčka.

Poslední tři roky nemocnost neustále stoupá. Je to způsobeno tím, že jsme museli zaměstnat lidi, kteří nechtějí. Jedna zaměstnankyně, aby nemusela čerpat dovolenou, tak odletěla do Brazílie a vzala si tři týdny nemoci.

Takhle fungují někteří nepoctiví zaměstnanci.

Já také děkuji. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. A tady mi schází jedna věc. A já se domnívám, že vlastně se s tím ani nepočítá, přestože by to samozřejmě bylo možné.

To mi nepřísluší.

Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na pana kolegu Bláhu vaším prostřednictvím. Já jsem ho velmi pozorně poslouchal. On podobný příklad dával na hospodářském výboru, když se projednávalo právě zrušení karenční doby. Jenom nechápu tedy, proč kolegové, kteří mají takovéto zkušenosti a my jsme ty argumenty slyšeli od pana prezidenta Hospodářské komory přímo na hospodářském výboru hlasovali pro zrušení karenční doby.

Děkuji za pozornost.

Já díky za reakci. Protože třicet let zaměstnávám lidi. A věřte tomu, že ti zaměstnanci se v tom nevyznají, i když se jim to snažím vysvětlit. Takže to, že nedostanou náhradu první tři dny, tak i ti poctiví berou jako prostě špatně.

Abychom opravdu tyto lidi zvýhodnili, třeba když půjdou do důchodu nebo při jiných příležitostech. Takže to jsou moje myšlenky, moje pohnutky.

Děkuji. Tím jsme vyčerpali faktické poznámky. Takže já prosím paní poslankyni Aulickou, která je řádně přihlášena do rozpravy. Je to vaše.

To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Není tomu tak. Já tedy obecnou rozpravu... Prosím, pane poslanče. Protože opravdu, jak to tady zaznělo, jestliže nejdřív nebude a, nemůže být b. Děkuji. S faktickou poznámkou se přihlásil pan předseda Stanjura. My jsme se už zamysleli, my už jsme to napsali, už je to v systému. Já děkuji za krátkou faktickou poznámku.

Ještě jednou shrnuji, že realistický je ten 1. leden. Potom ještě jedna poznámka k té proběhnuvší debatě. V podstatě, o co jde, je nejenom samotná eNeschopenka, ale i to, že ten původní senátní tisk 204, který dnes diskutujeme a který bude patrně obohacen o mnoho komplexních pozměňovacích návrhů, vlastně rušil legislativní ukotvení takzvaného JISPSV, velice důležitého jednotného informačního systému Ministerstva práce a sociálních věcí právě pro digitalizaci klíčových agend našeho státu. Já bych ráda jenom zdůraznila, že vlastně v tom celém fungování do budoucna je velice důležitá Česká správa sociálního zabezpečení, a proto v podrobné rozpravě ještě načtu pozměňovací návrh kolegy, který se věnuje právě tomu, aby bylo vůbec možné provozováním některých informačních systémů ČSSZ pověřit. Tolik za mě.